Pane poslanče, ještě chviličku malou, já se vám pokusím zjednat klid, abychom rozuměli návrhu, o kterém, pokud ho předložíte, budeme hlasovat. Prosím pány kolegy a paní kolegyně, aby diskuse, které se netýkají pořadu schůze, přenesli do předsálí. Děkuji. Máte slovo. Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat jménem klubu ANO o zařazení bodu č. 4.

Nyní pan kolega Foldyna. Děkuji, pane předsedající. Já žádám o vyřazení bodu z programu schůze bodu č. 37. Jedná se o bilaterální smlouvu České republiky s jakýmsi státem Kosovo. Takže já v rámci toho, že je sto let diplomacie mezi Českou republikou a Srbskem, navrhuji vyřadit tento bod z jednání. Tak, děkuji. Ještě někdo další do rozpravy k pořadu schůze? Není tomu tak. Prvním návrhem je, abychom pokračovali nyní bodem č. 4, tedy daňovým řádem.

Kdo je proti? Děkuji vám. Bod byl zařazen. Budeme tedy pokračovat přerušeným bodem č. 4. Nyní máme před sebou druhý návrh a to je návrh pana poslance Foldyny na vyřazení bodu č. 37 z pořadu této schůze.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.